Kolik týdnů trvalo, než jste pochopil, že nesmíte stát v čele hodnoticí komise? To máte málo úředníků, aby zvládli problém sami? Proč jste bez seznámení se s výsledky a analýzami a odvedenou prací zdevastoval příslušné skupinou pro transformaci ŘSD, která by také měla k tomu co říci?

Proboha. Pan ministr dále prohlubuje časový skluz řešení provozu mýtného systému. Jeho kroky jsou zcela chaotické, zjevně chybí elementární koncepce řešení po roce 2016.

Pane nepřítomný premiére, co s tím budete dělat? Vyhovím panu předsedovi, nebudu tady číst konkrétní tance, jakými je devastována příprava dálnice D3, a jen se již na okraj na závěr dotknu několika témat z různého.

Za neprofesionální přístup, který ve svých důsledcích bude mít pro státní kasu další zbytečně vynaložené peníze, bych uvedl jeho zasahování do železniční dopravy.

Místo toho vypsal soutěž, kterou vyhrála zahraniční firma Arriva i přes to, že nedodržela technické požadavky zadavatele. Po několika trapných krocích Ministerstva dopravy to dopadlo tak, že na trati dál budou jezdit České dráhy, ale údajně za 36 milionů korun

Podle informací Českých drah by rozšířením závazků ČD namísto přímým zadáním ušetřilo proti současnému stavu asi 10 milionů korun. Úspora je dána jiným způsobem kalkulace pro rozšíření stávajícího závazku. Arriva podala nabídku na tuto trať až poté, co ji podaly České dráhy a začaly už s Ministerstvem dopravy vyjednávat detaily provozu.

Jelikož máme nejhustší železniční síť na světě, lze očekávat, že Ministerstvo financí na takovéto chování ministra dopravy neušetří ani nákupem levného papíru na Ministerstvu financí ani zhasínáním světel v opuštěných kancelářích ministerstva.

Můžete nám, pane ministře, říci, za kterého ministra vznikl nápad tuto halu za stovky milionů odkoupit?

Vážený pane ministře z hnutí ANO, bude líp. Dovoluji si tvrdit, že nesete osobní a politickou odpovědnost za současnou situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V roce 2012 po nevalných výsledcích samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy došlo k jednoznačně pozitivnímu vývoji tohoto subjektu. Postupně byl budován kvalitní tým, definován program činnosti, byla nastolena budoucí koncepce řízení v oblasti bezpečnosti silničního provozu v České republice a definovány zásady strategického řízení BESIP. Postupně se dařilo do té doby nevídaným způsobem spolupracovat se sdělovacími prostředky, získat prestižní partnery z řad nadnárodních společností. To vše směřovalo ke snaze významně snížit počet obětí dopravních nehod na českých silnicích. BESIP se může právem hlásit k tomu, že v loňském roce došlo k 12% snížení počtu obětí dopravních nehod, což je pátý nejlepší výsledek v rámci zemí EU 28.

Výsledku bylo dosaženo i přesto, že BESIP pracoval s výrazně nižším rozpočtem než před rokem 2011. Nástupem nového vedení Ministerstva dopravy začala být činnost BESIPu podkopávána a zlehčována. Pan ministr Prachař mohl napravit některé chybné přístupy svého předchůdce, což však neučinil. BESIP vyklidil pozice, přestal plnit roli přirozeného lídra v oblasti bezpečnosti provozu.

Za použití certifikované metodiky výpočtu ztrát v dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích lze dojít k závěru, že zvýšený počet závažných následků v prvních devíti měsících letošního roku s sebou přinesl celospolečenské náklady ve výši 1,34 mld. korun. Pane ministře, tohle je tedy ta vaše zářivá budoucnost? Proč neuděláte alespoň něco pro to, aby důsledky lidského neštěstí na českých silnicích byly minimalizovány? Vážený pane nepřítomný premiére, vážený pane ministře Prachaři, vážení páni ministři, poslankyně, poslanci.

Jsem šokován skutečným stavem, který po tři čtvrtě roce řízení pana ministra Prachaře je. Jestli nechcete, aby přerostla situace v tomto rezortu v totální kolaps, domnívám se, že ŘSD je dneska v situaci kolapsu, prosím, apelujte na své předsedy stran, na koaliční partnery, aby ještě dnes, zítra, či dobře, po volbách příští týden konali. Nedomnívám se, že tento pan ministr je schopen tento rezort nadále řídit.